No nebylo by vůbec nejlepší, kdyby ten Budvar tedy nebyl státní? To by nebyl problém zase s registrem smluv.

Děkuji. Nyní pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Farský. Děkuji za slovo. On tady říkal, že se jedná o protikorupční zákon této vlády. Máme jenom dva protikorupční zákony, které existují v nějaké podobě. Je to zákon o zadávání veřejných zakázek a zákon o vnitřní kontrole veřejných financí, který stále nemáme. Takzvaný registr smluv je pouze kontrola ex post, tedy po dokončení daného procesu. Ale nám chybí kontroly ex ante na začátku daného procesu. Ty skutečně nemáme. A pokud nebudeme mít zákon o vnitřní kontrole veřejných financí, tak registr smluv bude de facto k ničemu. Zároveň sem můžeme připočíst právě rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Děkuji. Nyní pan poslanec Farský. Prosím. Chtěl bych se jen krátce vyjádřit k formě předložení zákona. Ano, je to poslanecký návrh zákona. Vláda tento dokument vzala do svého programového prohlášení a k sněmovnímu tisku 42, což byl registr smluv, dokonce ho zařadila do akčního plánu boje proti korupci v roce 2015, odkázala se na to, že vzhledem k tomu, jak je zpracován, nebude připravovat zvláštní samostatné znění, ale že ho ve spolupráci s legislativou Ministerstva vnitra dopracuje tak, aby byl stravitelný pro koalici.

Pokud máte tedy výhrady k Budvaru, výhrady k dalším, předně tam je potřeba směřovat a tam se ptát, proč tyto tam subjekty ve finále byly.

To je jenom k poslaneckému návrhu zákona.

Krajská zastupitelstva, Senát, skupina poslanců, poslanci a vláda. Jestli se chceme zbavit a říkat, že poslanci nemůžou, protože snad jsou méně svéprávní než ostatní, tak to jdeme skutečně proti podstatě celé Poslanecké sněmovny a její práci. Děkuji. Prosím, pane předsedo. Tak se omlouvám. V tom případě navrhuji, abychom přerušili jednání schůze do zítra do 9 hodin. Je to procedurální návrh. Zavolám kolegyně a kolegy z předsálí.

Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.